V 11 hodin začala a měla pokračovat, dokud se ten tisk neprojedná. A jestli vám to vadí a budete tady znovu obstruovat, tak vám to vadí. Co se vám tedy na tom nelíbí? Nelíbí se vám to, že cítíte, že byste nemuseli vyhrát, tak do toho závodu nenastoupíte a všem ostatním raději budete lámat nohy, aby se ten závod vůbec neuskutečnil? No to je fér hra, díky!

Prosím, máte dvě minuty.